Vláda, tak jak už jsem popsal, změnila politiku v oblasti využívání nástrojů, které mají k dispozici úřady práce, a přecházíme tedy od pasivního sledování trendů k aktivní snaze vytvářet nová pracovní místa. Současně také měníme politiku vůči investorům, kteří mají zájem v České republice investovat a vytvářet zde nová pracovní místa. Je to jedna z klíčových priorit vlády a je to také jedna z klíčových priorit pro ministra průmyslu a obchodu.

Snažíme se také obnovit fungování agentury CzechInvest, která v minulosti byla velmi silně poničena nešťastnými personálními kroky a celkově v uplynulých letech směřovala spíše k útlumu a k zániku místo toho, aby byla využita jako nástroj pro podporu přímých investic v České republice. Chtěl bych také zdůraznit, že vláda věnuje v rámci své politiky také pozornost podpoře hospodářského růstu. Jde nejenom o otázku investic a přípravy investic, ale také o otázku podpory spotřeby domácností a podpory poptávkové strany ekonomiky. Proto jsme přijali rozhodnutí, která směřují k posílení valorizace penzí v nadcházejícím roce. V krátkém čase budeme také projednávat otázku dalšího zvýšení minimální mzdy a vláda také v oblasti daní postupuje takovým způsobem, aby nebrala peníze domácnostem a rodinám, to znamená, vláda se rozhodla nezvyšovat daň z přidané hodnoty a naopak připravujeme v příštím roce první pokles sazeb daně z přidané hodnoty, zejména pokud se týká léků. Chtěl bych také zmínit další iniciativy, které směřují k podpoře hospodářského růstu. Je to otázka programu Zelená úsporám. Je to otázka programů, které by měly směřovat na další pokračování budování protipovodňových opatření, včetně otázky zadržování vody v krajině. Je to diskuse o programu výstavby sociálních bytů. Je to příprava programu, který by měl podpořit obce, které mají nedostatek míst v mateřských školách a uvažují o rozšíření kapacity mateřských nebo základních škol. Tyto programy budou postupně připraveny během letošního roku a pozitivní vliv na hospodářský růst a zaměstnanost by se měl začít projevovat počínaje rokem 2015. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nová vláda funguje v tuto chvíli tři měsíce. Nebude se vymlouvat, pokud jde o otázku nezaměstnanosti na vlády předchozí, ale je připravena využít všechny disponibilní nástroje, které máme, k podpoře růstu a k posílení zaměstnanosti, k tomu, abychom dosáhli snížení počtu nezaměstnaných v naší zemi. Bude k tomu sloužit i připravovaný zákon o státním rozpočtu na příští rok. Cílem vlády je, aby tento rozpočet byl rozpočtem, který podpoří hospodářský růst, podpoří investice a podpoří vznik nových pracovních příležitostí. Důležitým nástrojem, který vedle státního rozpočtu budeme mít k dispozici, jsou také fondy Evropské unie. I jejich čerpání může pomoci při vytváření nových pracovních příležitostí v naší zemi, a tady je velmi důležité, abychom učinili všechna opatření, která povedou k tomu, že nebude zastaveno čerpání prostředků z Evropské unie.

Jsou to tzv. trvalé kondicionality, trvalé podmínky pro to, aby ČR nejenom mohla dočerpat peníze ze starých fondů, ale také aby mohla připravit rychle bez nějakého zpoždění čerpání dalších více než 500 mld. korun, které máme šanci čerpat do roku 2020. Prvním problémem, který je dlouhodobě neřešen, je otázka odkládané účinnosti zákona o státní službě.

Vzhledem k tomu, že tento návrh je projednáván poslaneckou iniciativou na půdě Poslanecké sněmovny, je velmi důležité, aby byly urychleny práce na přípravě příslušných pozměňujících návrhů, a chtěl bych apelovat jednoznačně na Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh novely schválila pokud možno co nejdříve a v každém případě aby bylo zajištěno, že od 1. ledna příštího roku tento zákon již bude nejenom platný, ale také účinný. Bohužel posledních deset let jsme byli svědky neustálého odsouvání účinnosti zákona o státní službě. Nejčastěji s argumentem, že na to nejsou finanční prostředky. Já jsem přesvědčen, že novela může být připravena tak, aby dopad na státní rozpočet byl v zásadě neutrální, aby tady nebyla bariéra nebezpečí velkých útrat v souvislosti se zavedením zákona o státní službě, ale je naprosto nezbytné, aby tento zákon začal platit, protože pokud se to nestane, tak to pravděpodobně bude důvod za prvé k tomu, aby se zastavilo čerpání, a za druhé, aby bylo zdrženo zahájení čerpání prostředků v letech 2014 až 2020.

Druhý kostlivec se týká zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Opět, ačkoli minulé vlády měly jasné signály o tom, že stávající podoba EIA, tedy zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, není v souladu s evropskou legislativou, tak se nic nestalo. Nic se nestalo, roky plynuly a v tuto chvíli je silný tlak na to, abychom ten problém vyřešili po nástupu nové vlády. Chci vás ujistit, že nová vláda věnuje problematice zákona o posuzování vlivu na životní prostředí velmi intenzivní pozornost. Probíhají každý týden jednání s Bruselem o tom, v jaké podobě je možné, abychom tento zákon schválili, a předpokládám, že v krátké době by vláda takovýto návrh zákona měla poslat do legislativního procesu. I tady pak chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby jednala rychle, protože zákon o posuzování vlivu na životní prostředí bude nutno schválit tak, aby byl rovněž účinný od 1. ledna příštího roku. Co se může stát, pokud problém EIA nevyřešíme? Hrozí tady pozastavení čerpání prostředků v té stávající, probíhající fázi. Mohlo by se to dotknout pozastavení všech projektů, které procházely posuzováním vlivu na životní prostředí v uplynulých letech a procházely posuzováním vlivu v situaci, kdy zákon nebyl v uspokojivé podobě, a samozřejmě pokud nebudeme mít tento zákon včas schválený, tak nezačne čerpání fondu v další finanční perspektivě.